Na rozdíl od některých rozpolcených stran my tento názor nepodporujeme, všichni poslanci i všech 21 našich starostů .

To je asi váš vzor, tady většiny Sněmovny.

Spousta velkých firem oznamuje obrovské ztráty, propouštění.

A my jsme zásadně proti. Děkuji.

Tady na to někdo studoval, učil se jazyky, studoval historii, a pak tady provádí někdo, kdo nezná úplně základní věci, informace o Staroměstském náměstí, o Karlově mostě, prostě úplně nejzákladnější věci.

Ve všech metropolích, kde existují průvodci.

Děkuji.

Je to drzost! A že se nestydíte! Děkuji. Vážené dámy a pánové, já znovu zdůrazňuji, my já také jsem nevnímal a nevnímám, že by se to mělo nějakým způsobem více regulovat při zvážení pro a proti. Ale jsem rád za ten kompromis. A na ten kompromis, aby to bylo tedy komfortní pro většinu ve Sněmovně.

Takže to je ta pravda.

Ale znovu do toho nechci zabrušovat, do této odborné debaty, protože to bych tady mohl argumentovat nekonečně. Cítím, že by tady na něm mohla být většinová shoda, a to si myslím, že je asi výsledek toho kompromisního jednání, aby ten cestovní ruch fungoval dobře dál a aby to bylo nějakým způsobem vyrovnané. Děkuji. Takže pokud se někdo další nehlásí z místa, tak já v tuto chvíli obecnou rozpravu končím.

To si myslím, že je úplně normální a že je mnohem lepší hledat cestu nějakého kompromisu a dohody a řešit problém, než nekonečně bojovat každý vzájemně o nějaké řešení, které podle každého je ideální. Takže jakýkoliv posun směrem k tomu, o co Praze jde, tak bude vítán. On zde velmi plamenně mluvil o tom, jak je nepřípustná regulace tohoto odboru, že to je vlastně skandál, že to je nepřípustné.

Takže já si myslím, že to jsou jenom takové plamenné, asi politické řeči a že se vůbec nezakládají na realitě. Máme řešit věcné problémy a nedělat z toho věcného, odborného problému nějaké zásadní politické téma. Já si naopak myslím, že je žádoucí, jako vždycky na tom tady byla shoda, tak aby i teď byla nějaká shoda na řešení.

Takže ta řešení jsou možná různá a jde jenom o zvážení, k čemu se přikloní Parlament. Není to žádný ideologický problém, je to jenom problém věcný.